Takže zastupitel je odrazem lidí, kteří v té lokalitě žijí.

Já si to úplně nemyslím. A skutečně vůle občanů a vůle zastupitelstva je jedno a totéž. Jak si myslíte, že jsme tady složeni, v té Sněmovně? Čemu to odpovídá? No přece vůli občanů v tomto státě. Je to pravda, ať chceme nebo nechceme. To znamená, je to vlastně průřez společnosti, my, každý jeden z nás je součástí společnosti a byli jsme zvoleni v parlamentních volbách. Já bych hrozně rád o tomto diskutoval.